Následně se pak všichni vrátí už s chladnými hlavami k původnímu bodu.

Pojďme si nyní představit, že tento sál a celý servis okolo tohoto jednání platíme ze své kapsy. Opravdu bychom postupovali stejně? Opravdu bychom takto mrhali časem? Jsem přesvědčen, že nikoliv. Navrhuji tedy použít vyzkoušený a osvědčený postup. To znamená, vyřešit nejprve věci, ve kterých panuje alespoň elementární shoda, a pak se vrátit ke sporným tématům. Až společně uděláme nějakou smysluplnou práci, pak se třeba shodneme i tam, kde to dnes není možné. Vy jste řekl slovo navrhuji, a proto se vás musím zeptat, jestli to mám brát jako procedurální návrh. Ne, děkuji. Děkuji pane místopředsedo. Nestačím se divit. Chápu, že kolega tady není ještě ani 24 hodin. Ale snad všichni, co od včerejšího odpoledne sledujeme tu debatu, která tady probíhá ohledně zákona o střetu zájmů, jsme si všimli, na rozdíl od pana Petrtýla, že nejvíc tady vystupují členové právě z hnutí ANO. Takže kdo nás tady zdržuje?

Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Okleštěk. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Mě to strašně mrzí. Já jsem nediskutoval, teď jsem si to odbyl. Děkuji. Děkuji. Zatím posledním přihlášeným do rozpravy s přednostním právem je pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Už jsem tady hovořil, jak říkala paní kolegyně Černochová, k této záležitosti dlouho. Takže mi dovolte jenom pár reakcí na to, co tady zaznělo z úst některých kolegů, a potom respektive bych chtěl poprosit, aby tyto moje poznámky už potom zůstaly prosím bez komentáře , abychom mohli přistoupit k hlasování a začít se zabývat konečně zákony o hmotné nouzi, daňovým balíčkem a dalšími věcmi. První reakce na kolegu Františka Laudáta prostřednictvím pana předsedajícího.

František sice řídil jednu firmu, a všichni víme, jak to dopadlo. Byl to Obecní dům v Praze.

To tady zaznělo. Ale nechme si tuto debatu opravdu třeba až po hlasování, nebo na nějakou jinou debatu, nebo na debatu u kafe. Já bych mu rád vysvětlil, nebo bych chtěl slyšet od pana kolegy Laudáta, jak se podniká s veřejnými penězi do své kapsy. Další věc kolegyně Zelienková. Ta tady několikrát opakovala, že jí pan Babiš řekl, že prodá firmu panu Průšovi.

A tím bych přešel k reakci na kolegu Chvojku, proč jsme my nepodávali pozměňovací návrhy. No protože principiálně jsme s tím nesouhlasili. S tím, že by mělo být ze zákona zakázáno vlastnit, anebo omezit toho vlastníka tím, že se nebude moci zúčastnit, nebo ty firmy, které vlastní, veřejných soutěží, kde se soutěží na cenu.